Policie tady není od toho, aby vozila nižší úředníky z Hradu, a snad to tak necítím sama. Pane ministře, udělejte prosím všechno pro to, aby se taková ostuda už neopakovala, aby policie nesloužila pro pobavení jakýchkoliv papalášů, ať už jsou z Hradu, nebo odjinud. Je mi líto policistů, jejichž dobré jméno tahle kauza poškozuje, a proto vás žádám, abyste nedopustil její opakování. Děkuji za písemnou odpověď. Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Byl jsem upozorněn, že schválené prostředky dosud nelze čerpat, protože není schválena příslušná programová dokumentace.

Požádal jsem tedy o stanovisko Ministerstvo financí a dostal jsem odpověď, že co se týče připravovaného programu, Ministerstvo financí zaslalo Ministerstvu zdravotnictví celou řadu připomínek. Připomínky se týkaly rozpočtově nezajištěných zdrojů na připravovaný program, nedostatečného zdůvodnění účelnosti a efektivnosti navrhovaných veřejných prostředků, neujasněnosti priorit, možné duplicity s EU programy či nevhodnosti a nepřesnosti některých indikátorů. Dále si Ministerstvo financí vyžádalo rozčlenění některých parametrů, vyjasnění či úpravu konkrétních pojmů a některé další záležitosti technického charakteru. Tato komunikace odešla z Ministerstva financí 20. března a k otázce našich připomínek s námi nebylo ze strany Ministerstva zdravotnictví od té doby nijak komunikováno, ani po pracovní úrovni. Nemůžeme ale vyloučit a předpokládáme, že Ministerstvo zdravotnictví nyní jedná s účastníky připravovaného programu a že připravuje podklady pro Ministerstvo financí v reakci na naše připomínky. Vážený pane ministře, dovoluji si vás požádat o učinění kroků, aby uvedený program mohl být schválen a aby bylo možné prostředky co nejdříve čerpat. A nyní má slovo paní poslankyně Věra Kovářová, která bude přednášet interpelaci na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci nerespektování soudních rozhodnutí. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás po čase ve věci nerespektování soudních rozhodnutí.

Ten i poté, co máme pravomocné rozhodnutí, které říká, že by Kancelář prezidenta republiky měla evidovat a zpřístupňovat jeho oznámení o majetku, tuto povinnost neplní. Já myslím, že to je alarmující. Já se musím ptát vás, pane ministře, který nesete odpovědnost také za to, že tu soudy nejsou pro legraci, jakým způsobem je možné docílit toho, aby si pan kancléř nedělal ze soudů a jejich pravomocných rozhodnutí dobrý den. Děkuji za odpověď. Děkuji, vážený pane předsedající.

A musím říci, že v takovém případě mě to mrzí stejně jako vás. Myslím si, nebo jsem přesvědčen, že v právním státě musí soudní rozhodnutí respektovat každý, a čím výše je postaven v nějakém případném státním aparátu, tím spíše je musí respektovat.

Já vám děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda má zájem o doplnění. Není tomu tak. V tom případě dávám slovo panu poslanci Michalu Kučerovi, který nám přednese interpelaci na ministra financí Ivana Pilného ve věci aktuální stav EET. Děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, dostala jsem podnět od starostů ze Středočeského kraje, který se týká vašeho resortu.

Jednou z podmínek, kterou musí žadatel občan žádající o podporu na zakoupení systému zachycujícího dešťové srážky splnit, je předložení dokladu o akutním nedostatku vody v dané obci, a to: v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech, nebo v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce.

Na popud vašeho Ministerstva vnitra musela obec vyhlášku zrušit s tím, že není možné omezovat odběr z veřejného vodovodu, případně selektivně určovat, k čemu voda bude použita. Ministerstvo životního prostředí tak dotaci na dešťovku podmiňuje splněním podmínky, kterou Ministerstvo vnitra vyhodnotilo jako nezákonnou. To je situace zjevně absurdní. Proč Ministerstvo životního prostředí zformulovalo takový požadavek? Bylo to po dohodě s Ministerstvem vnitra? Bude Ministerstvo životního prostředí na tomto nesmyslném požadavku trvat, nebo jej opustí? Děkuji za písemnou odpověď.

Je to absurdní situace, protože, jak říkám, tento přejezd je na svém místě od doby výstavby dráhy. Umožňuje spojení obce, která je v podstatě tratí rozdělená na dvě poloviny.